A jelikož sama pracuji s lidmi, moc dobře vím, že opravdu valná většina z nich už toho má dost.

Nedovolte, prosím, její destrukci. Děkuji. Dalším je prosba další občanky: Dobrý den. Prosím vás jako občanka této republiky a matka dvou dětí na prahu dospělosti, nepřipusťte k schválení navrhované novely pandemického zákona. Už dva roky nežijeme. Jako občané druhé kategorie nemáme právo na nic jiného než chodit do práce, do školy, nakoupit a domů. Nechci poslouchat své děti, jak chtějí onemocnět tou správnou nemocí, aby mohly se svými vrstevníky chodit, kam oni nemohou.

A blíží se ještě další hrozba, větší omezení, přísnější tresty a maximální omezení lidských práv a svobod.

Další:

Prosím vás všechny, abyste vzali zbytky zdravého rozumu a hlasovali proti přijetí daného zákona. Tento zákon je faktickým nastolením totality, popřením ústavy a Listiny základních lidských práv a svobod.

Ptejte se, prosím, i vy vládních představitelů, ptejte se, proč je tato rychlá nutnost toto prosadit. Proč na neomezenou dobu? Proč v době, kdy některé země ruší veškerá opatření, protože jejich vlády pochopily, že jiný lék na pandemie než se s ní naučit žít a začít se soustředit na primární péči není. Děkuji.

Na základě svých zkušeností mohu potvrdit, že je jen těžko uplatnit jeden jediný léčebný postup vhodný všechny. Co jednomu pomůže, druhému může uškodit.

Má práce mě naučila opravdovosti, odpovědnosti, nutnosti samostatně se rozhodovat. Naučila mě pečlivě zvažovat přínosy a rizika všech rozhodnutí s vědomím, že vždy je v nich něco z obojí. S jakoukoliv volbou do našich životů přichází zisk, který je však nezbytně a nutně vyvážen nějakou ztrátou či ohrožením. Má práce mě naučila pokoře, úctě k životu i ke smrti a hlavně důvěře. Naši pacienti jsou dospělí lidé, schopní samostatně se rozhodovat a vybírat z různých navržených alternativ. Vybírat z postupů řešení svých zdravotních obtíží. Jejich rozhodnutí je potřeba respektovat. Nikoho nechce chránit ani uzdravit, pokud se nemocný sám za sebe nerozhodne spolupracovat. Aktivně a dobrovolně se spolupodílet na svém zotavení. Nikoho nelze k léčbě nutit. Nikoho nelze násilím uzdravit, nikoho nelze před nemocí násilím ochránit. Na základě dosud napsaného vidím jako velmi nešťastný způsob řešení problému SARSCoV2 pomocí zákazů, příkazů a jiných nátlakových opatření vedoucích k omezování běžných aktivit.

Snad by stálo za zvážení poskytnout široké veřejnosti soubor několika odborných doporučení k osobní ochraně.

Většina dospělé populace dokáže být odpovědná za svoje zdraví a nepotřebuje státní dohled pomocí zákazů, nařízení a nátlakových opatření.

Po dvou letech je více než zřejmé, že nátlak a omezování lidských práv a svobod je spíš kontraproduktivní než přínosný a čím dál více vyvolává dojem totalitní praktiky. Zbytečně štěpíte společnost. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení. A nyní je přihlášena řádně paní poslankyně Marie Pošarová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená předsedající, nyní projednávaná novela pandemického zákona je pro hnutí Svoboda a přímá demokracie, a dovolím si říci, že na základě sledování dění a aktivit ve veřejném prostoru i pro většinu občanů a společenských skupin, nepřijatelná. Nová vláda v čele s panem premiérem Petrem Fialou se snaží prostřednictvím této novely do pandemického zákona v podstatě překopírovat všechna opatření a kompetence vládních orgánů, které bylo dosud možné použít pouze v rámci řádně vyhlášeného nouzového stavu, a to proto, aby mohla navenek lidem pokrytecky říkat, že nechce v žádném případě vyhlašovat nouzový stav, ale ve skutečnosti bude mít možnost provádět úplně stejné kroky v rámci nově a zcela účelově vytvořeného pandemického zákona, který je společným dílem stran této vlády i hnutí ANO a který je rovněž v podstatě pouze jinak pojmenovaným nouzovým stavem a samozřejmě podle mého názoru je jasně protiústavní. Vyjádřímeli se k navržené novele velmi kriticky, jde o pokus, jak obejít standardní platné zákony, včetně ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Po 32 letech tak může vstoupit v platnost zákon, který bude odebírat občanům České republiky jejich základní práva a svobody, což je něco naprosto nepřijatelného.